Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine ministre Đorđeviću, drago mi je da vas vrlo često vidim u ovom visokom Domu, što govori o vašem odnosu prema ovom visokom domu i vašoj posvećenosti poslovima koje izvršavate. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije dobro je što su ovi izveštaji o realizaciji budžet na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije, iako su neki trebali biti davno pre, još 2003. godine. Naši politički protivnici, oličeni u SZS nisu imali sluha.

Ja ću pokušati sada, na neki način da kažem, jednog visokog funkcionera DOS-a, koji je pljačkao kontinuirano, ne samo budžet Republike Srbije, nego i budžete nekih balkanskih zemalja, a i svetskih zemalja. Reč je o bivšem ministru inostranih poslova, a sada lideru Saveza za Srbiju, Vuku Jeremiću, inače, članu balkanske i međunarodne grupe lopova i prevaranata. Dok je bio ministar inostranih poslova Republike Srbije, gle čuda poslove pribavljanja avionskih karata ekskluzivno je poverio firmi „Aeroklub“ i to naglašavam, uvaženi građani Republike Srbije, bez zaključenog pisanog ugovora i bez sprovođenja postupka javne nabavke. E, zbog toga oni nisu finansijske izveštaje stavljali godinama da se ne bi ovo otkrilo, ova pljačka koju su vršili iz budžeta Republike Srbije. Jeremić je tokom 2011. godine izvršio plaćanje prema firmi „Aeroklub“, u iznosu od 42 miliona 400 hiljada dinara, to u protivvrednosti iznosi negde 360 hiljada evra, na osnovu fakture i gle čuda, bez potpisanog ugovora ikakvog i bez procedure o javnim nabavkama. Tako je pljačkao budžet Srbije. Državna revizorska institucija je kontrolišući budžet Republike Srbije, poštovani građani i uvaženi narodni poslanici, upozorila da je Vuk Jeremić, inače vođa i član balkanske i međunarodne grupe prevaranata i lopova, o realizaciji kada je vršila DRI, upozorila je da je prekršio dva zakona, Zakon o budžetskom sistemu Republike Srbije i Zakon o javnim nabavkama. I nikom ništa.

I gle čuda vlasnik „Aerokluba“ je Ivan Novčić, kaže se blizak rođak Jeremićeve supruge, Nataše, međutim radi se o šuraku njegovom. Samo jedan Jeremićev put u Etiopiju, plaćen je sa 70 hiljada evra, a Jeremić je putovao tri puta, pa možete onda izračunati koliko ta tri puta su ga koštala, znači 70 puta tri, 210 hiljada evra. Za 2010. godinu izvršeno je plaćanje, tom „Aeroklubu“, 33 miliona dinara. Tako su curile pare građana Republike Srbije iz budžeta, a bolje reći iz džepova građana Republike Srbije, preko ovog belosvetskog balkanskog i belosvetskog prevaranta i lopuže Vuka Jeremića. Vuk Jeremić je bio član, kako rekoh i balkanskih mešetara i prevaranata, pre nego što je postao međunarodni prevarant i lopuža. Kako? Pa, upravo balkanskim, zajedno sa Damirom Fazlićem, inače njegovim prijateljem još od školskih dana. Taj njegov prijatelj, Fazlić, dakle prijatelj Vuka Jeremića, gle čuda, on se u 2002. godini, u SAD predstavljao kao Đinđićev nećak, koji je prikupljao pomoć za demokratsku Vladu, u Beogradu. Vidite kontinuitet ovog balkanskog i međunarodnog lopova koji je narušavao budžet Republike Srbije.

Poštovani građani, ja ću dva, tri minuta još da kažem, da vidite kako je ova štetočina pljačkala budžet Republike Srbije, odnosno vas, poštovani građani. Jeremić je sa Fazlićem delio i posebno interesovanje za oblast energetike, što će ga u Njujorku dovesti u kontakt sa moćnim i privatnim kompanijama. E, tu je on došao u kontakt, predsedavajući, Generalnoj skupštini, sa Patrikom Hoom i Tidijanom Gadijem. Ja sam želeo u ovih šest minuta, poštovani građani, da vam prikažem ovog belosvetskog lopova i prevaranta, dakle od naše Srbije, preko Balkana, okruženja i do svetskih razmera, veze sa privatnim energetskim kompanijama iz Hong Konga kapitalizovao je i naplatio od nekoliko miliona evra, koji će se sliti na njegove organizacije dve, za onaj Centar za međunarodnu politiku i održivi razvoj i ovu drugu firmu, preko koje je prebacivao supruzi Nataši svoj lični dobit. Samo od septembra 2013. godine do kraja januara 2017. godine na lični račun Vuka Jeremića, kao i na račun njegove firme, leglo je više od 7,5 miliona dolara.

Gle čuda, i sa Devičanskih ostrva legla mu je uplata od 600.000 dolara. Od Emirata Katar dobio je sledećih 120.000 dolara, a od ambasade te zemlje u Berlinu na njegov račun leglo je 200.000 dolara.

Od koga? Od Miloša Reljića, kojeg je Jeremić, poštovani građani i uvaženi narodni poslanici, postavio za člana Upravnog odbora Teniskog saveza Srbije i to mu je verovatno nabacio 50.000 dolara kao zahvalnost što je postao član Teniskog saveza Srbije. Poštovani građani Srbije, vama se obraćam, Vuk Jeremić, zvani, kako reče kolega, član međunarodne bande lopova i prevaranata, je velika štetočina i za državu Srbiju. Ja sam govorio koliko je para pokrao iz budžeta Republike Srbije, ali ne samo štetočina u ekonomskom, nego iz bezbednosnom smislu, što je još teže, jer on stalno narušava celovitost Republike Srbije. Ja ću samo jedan citat da vam dam, da vidite kako je pokušavao, odnosno i učinio narušavanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Dovoljno je da se kaže da je 27.07.2010. godine jedan od najvećih datuma za takozvanu državnost Kosova. Toga dana je Priština dobila pravni argument da gurne svoju nezavisnost do kraja. Zato Priština, poštovani građani, slavi Vuka Jeremića. Na taj dan daje mu posebnu zahvalnost, jer ga albansko rukovodstvo smatra tvorcem najvažnijeg papira u rukama takozvanog nezavisnog Kosova. Taj štetočina stalno u inostranstvu blati kako državu Srbiju, tako i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Tako je 17.07.2018. godine, kada je predsednik Vučić imao veoma važan susret sa predsednikom Francuske gospodinom Makronom, optužio državu Srbiju i predsednika, citiram, za širenje stabilokratije na Balkanu. Završen citat. U autorskom tekstu u „Vašington postu“ najbrutalnije je izvređao državu Srbiju i njenog predsednika pred njegov susret sa predsednikom Pensom. To je uradio i pred susret sa ruskim predsednikom. Šta vam to govori? Da se radi o vrlo opasnom čoveku. Ja apelujem na tužilaštvo i imam veliku primedbu na tužilaštvo da pokrene, da vrši istragu, a ne da kaže - niko nije podneo zahtev. Evo, ja sad iniciram. Dovoljno je da iniciram u ovom visokom domu. Dakle, apelujem na tužilaštvo da vidi ima li elemenata krivičnog dela u kontinuiranim radnjama Vuka Jeremića protiv države Srbije od 2000. godine, a posebno od 2008. godine do danas u vezi sa članom 309, 321. Krivičnog zakona Republike Srbije. Na kraju, ne može Vuk Jeremić, zvani Vuk potomak, postići ništa svojim lažima i podmetanjem, ne može ni ugled Srbije u inostranstvu učiniti, jedino momentalno može neko zlo učiniti, a ne može ni predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, za razliku od njega. Uvaženi poslanici, građani Republike Srbije, predsednik naše države Aleksandar Vučić je veliki neimar, veliki srpski državnik, veliki srpski reformator, veliki srpski rodoljub i iznad svega veliki srpski patriota. Na koncu, dajem punu podršku Nobelovcu Petru Handkeu, to jest njegovim idejama koje negiraju zločine Srbije, videći Srbiju kao žrtvu NATO pakta. Hvala mu što je negirao genocid u Srebrenici i bio na strani Slobodana Miloševića, kojeg su, nažalost, izdali neki njegovi najbliži saradnici, a članovi su SPS. Napad na Handkea je napad na Srbe uvaženi građani Srbije, ali mene ne čudi Filip David što vodu hajku protiv velikog Handkea, jer Filip David zadnjih 20 godina stalno pljuje po Srbima, državi Srbiji, zajedno sa Natašom Kandić i na predsednika Republike Aleksandra Vučića. Završen citat. Gospodine David, o vašem moralu neću ništa reći, jer ga vi, naprosto, i nemate. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, današnje razmatranje ovih izveštaja o završnim računima budžeta od 2002. do 2019. godine upravo su fiskalna istorija Republike Srbije i zato bi bilo potrebno mnogo više vremena nego što mi imamo u Skupštini, ali ono što možemo konstatovati, to je da smo u prvih deset godina, deset godina budžeta od 2002. do 2012. godine upravo imali pitanje i videli na delu kako se sistemski uništava jedna država. Ti budžeti su sve bili, samo ne razvojni i ti budžeti su bili svakako i odraz stanja u državi u tom periodu kada su i donošeni, kao što je i budžet koji smo usvojili prošli mesec, odraz stanja države Srbije na današnji dan. Kako su zaduživani građani Srbije, kako su zadužene generacije, znali su samo oni koji su 2012. godine preuzeli odgovornost za državu Srbiju, znali su samo oni koji su skoro došli na državu koja je mogla da proglasi stečaj i koja bi verovatno do sada bila u nekom pitanje je kom obliku, jer pravac u kome su išli ovi koji sada ponovo pokušavaju na svaki način, na silu, pretnjama, pretnjom silovanja, vešanja, pretnjama ubistvom da se ponovo vrate na vlast. Ti ljudi koji su upravo od 2002. do 2010. godine odlučivali o budućnosti, toliko su zadužili generacije, da je zaista bio mukotrpan posao vratiti finansijsku stabilnost i vratiti uopšte državu Srbiju u red stabilnih i na mapi pouzdanih država prepoznatljivu državu. Ono što smo svedoci na današnji dan, i ne samo na današnji dan, nego danima, mesecima unazad, to je Srbija koja se gradi, Srbija koja ima budućnost. Upravo slogan – ništa više nije daleko, najbolje oslikava stanje u budžetu za 2020. godinu, ali i u budžetima od 2012. godine, pa do danas. Budžeti kojima su upravljali ovi iz lopovskog preduzeća i kada je bukvalno sve bilo daleko, u njihovo vreme je sve bilo daleko, jer u tom budžetu nije bilo para za nove investicije, nije bilo para iz sredstava za nove puteve, nije bilo sredstava za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, nije bilo sredstava ni za školstvo. Nije bilo sredstava ni za koga, osim za mali krug ljudi koji je doktorirao na temu kako izvući pare iz budžeta i te pare staviti u džepove malog broja ljudi, a taj mali broj ljudi je sada u tom savezu koji oni nazivaju Savez za Srbiju, a to je sve samo ne savez za Srbiju. U to vreme sve je bilo daleko, jer nije bilo radnog mesta, pa je daleko bila i fabrika jer nije bila otvorena. Daleko je bio i dom zdravlja, jer su zdravstvene knjižice bile neoverene, daleko su bili i vrtići jer nisu građani imali plate da te vrtiće plate, daleko su bili i auto-putevi, jer auto-puteva nije bilo. Sve što je bilo u vreme Dragana Đilasa, Tadića, kompletnog žutog preduzeća bilo je daleko.

Dvadeset i sedam posto nezaposlenosti spalo je na jednocifrenu nezaposlenost na 9,5% i to je podatak koji dovoljno govori sam za sebe koliko je ova Srbija i koliko su budžeti od 2012. godine, pa do ovog, koji je planiran za 2020. godinu bili razvojni i koliko su doprineli da se Srbija konačno stabilizuje i da ljudi ujutru ustanu i da imaju gde da odu i da imaju gde da pošalju decu i da imaju šta da rade i da imaju put da se prevezu do negde i da imaju auto i da imaju mogućnost da bilo gde odu. Ono što je karakteristika budžeta u novijoj istoriji Srbije, to je razvojni budžet, budžet koji dovodi investitore, budžet koji garantuje budućnost ove Srbije. Da ima još uvek, nažalost, i onih koji ne rade kako treba, pokazuje i grad Šabac, pokazuje Nebojša Zelenović, koji je kao lutak u lutkarskom pozorištu Dušana Petrovića i Dragana Đilasa. Iz budžeta 2015. godine potrošio je pet miliona evra, a pričamo o budžetu iz 2015. godine, a evo, na današnji dan se razmatra budžet za 2020. godinu u gradu Šapcu i razmatra ga i predlaže jedini osuđeni gradonačelnik u istoriji Srbije za proneveru budžeta od pet miliona evra. Pravosudni organi jednostavno nisu odradili svoj posao. Čovek koji proneveri pet miliona evra, koji tih pet miliona uzme iz budžeta grada Šapca za 2015. godinu, kriv je, a da je kriv potvrdila je i presuda Višeg suda i to je presuda i Nebojši Zelenoviću, ali i Dušanu Petroviću i Kostadinoviću, predsedniku izvršnog odbora, inače zameniku gradonačelnika i Nemanji Pajiću, predsedniku Skupštine grada Šapca i svima onima koji su toj lopovskoj ekipi trošili, koji i dan danas troše pare građana Šapca. Oni su ti koji asfaltiraju asfaltirane ulice, oni su ti koji su sve ambulante na teritoriji grada Šapca zatvorili, oni su ti koji su uništili i kod kojih skoro da ne postoji niti jedan dom kulture. Sela izgledaju kao napuštena, puteve ne održavaju i oni su ti koji su insistirali na direktnom odlučivanju pre desetak dana na direktnom odlučivanju u gradu Šapcu na mesnoj zajednici gde živi taj osuđeni gradonačelnik. Od 6.200 građana koji su imali pravo glasa, za gradonačelnika i njegov predlog glasalo je 138. Sto trideset i osam glasova od 6.200, e to je podrška koju Dragan Đilas, Dušan Petrović, Nebojša Zelenović i cela ta lopovska ekipa ima u Šapcu. Da budžet može da bude pravi, da može da bude u interesu građana, pokazuje budžet Skupštine Republike Srbije, odnosno Vlade Republike Srbije, koji je ovde usvojen i koji će već u 2020. godini doneti još manju nezaposlenost i doneti nove investicije i nova radna mesta. Zahvaljujem. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Izvolite. Poštovani poslanici, evo na kraju ove rasprave o završnom računu, ja moram, pošto jesam čitao u ekspozeu sve ono što se tiče završnih računa od 2002. do 2018. godine, imam potrebe da kažem i možda na jedan malo drugačiji način sve ono što je prikazano ovim završnim računima. Naime, ako neko prividno gleda ove završne račune reći će da je, recimo, od 2005. do 2007, 2008. godine bilo dobro u Republici Srbiji i da neki rezultati, neke tabele pokazuju upravo to. Međutim, tu se radi samo o prividnoj stvari i najbolji pokazatelji koliko je dobro u jednom društvu jeste kako i na koji način se kreće inflacija, rast cene na malo, kako se kreće kurs i kako se mi zadužujemo. Činjenica je da tih svih godina od 2004. do 2017. godine kreditni rejting Srbije je bio BB minus. Znači, bio je sa tendencijom pada. Tek 2017. godine do 2019. godine se uspostavlja na neki način kontrola i on postaje BB stabilan, a tek 2019. godine i to pre nepunih možda i mesec dana, on prelazi u plus, znači sa tendencijom da idemo ka pozitivnom. Šta je razlog zašto je tako dobar privid, između ostalog jeste i razlog što u tim godina, kao što znate, imali smo privatizaciju, većinom njih koja je bila zloupotrebljena, neuspela. Nekih 26 privatizacija, gde su na neki način zloupotrebom i dolazili određeni krugovi ljudi do svog bogatstva, a samim tim, pričali smo ovde i danas, od nekog prihoda koji jeste bio veliki, ali se pokazalo da je i sedam puta manji od onoga koliko je trebalo da bude realno prikazan. Zatim, u tim godinama, od 2004. do 2008. godine imamo zaduživanje sa rokom dospeća, emitovanjem obveznica na deset godina i sa kamatnom stopom od sedam do 10% Dakle, vi sami znate ukoliko se zadužujete po toj kamatnoj stopi, koliko to na dan dospeća iznosi i koliko to zadužuje zemlju, a rok dospeća je bio 10 godina kasnije, dakle neke 2015, 2016, 2017, 2018. pa sad i 2019. godine. Znači, mi ćemo danas da plaćamo sve ono što se neko zaduživao u ono vreme. To što se zaduživao, da je bilo na realnim osnovama, ne bi bio toliko veliki problem, već se zaduživao najčešće zbog likvidnosti javnih preduzeća, zbog isplata penzija, zbog svega onoga što nije imalo realne osnove i što pravi generalno problem državi u trenutku kada treba da se vrati jer ne stvara novu vrednost. Mi smo na ovoj sednici pričali o zaduživanju, ali o zaduživanju Republike Srbije na realnim osnovama, na osnovama gde država može da vrati pod povoljnijim kamatama koje su jedan ili dva posto i pod okolnostima gde upravo to za šta se zadužuje država Srbija jeste da to stvara novu vrednost, nešto iz čega će sama sebe da isplati, što će imati korist naši građani. Zatim, mi moramo danas da vodimo računa i o otplati i prevremenoj otplati. Mi smo uspeli neke kredite i da vratimo pre vremena upravo iz razloga da ne bi plaćali tako veliku kamatu. Takođe, ono što je ovde bilo isto reči, to su kazne i penali o kojima niko nije pričao, a koji jesu sastavni deo neke naše ružne prošlosti iz tih godina, gde su neke loše odluke kao što je bilo usklađivanje penzija ili neke štetne stvari po državu Srbiju, gde smo gubili sporove, došlo je na naplatu ovih godina gde moramo sada to da vratimo. Kako ćemo i na koji način da izađemo iz svega toga jeste, jedna od prvih i mislim najznačajnijih mera, svakako i uvođenje onoga što smo i pričali ovde, to je prosveti i lokalne samouprave u sistem trezora, gde će moći da se kontroliše trošenje novca. Takođe, rekao bih i par stvari koje su vezane za strane direktne investicije i za vanredne prihode. Kada su u pitanju strane direktne investicije, one su 2012. godine recimo bile na nivou od 752,8 miliona evra, a 2018. godinu završili smo sa tri milijarde 187,9 miliona evra. U prvih devet meseci ove godine imamo dve milijarde i 706,9 milijardi evra, što govori o tome da ova zemlja i te kako uliva poverenje investitorima koji žele da dođu i investiraju u Republiku Srbiju. Kada su u pitanju vanredni neporeski prihodi, oni su recimo kada je u pitanju dobit javnih agencija bila 2014. godine milijarda 186 miliona, 2018. godinu smo završili sa dve milijarde 37 miliona. Kada je u pitanju deo dobiti javnih preduzeća i dividende ona je 2014. godine bila devet milijardi 775 miliona, 2018. godinu smo završili sa 27 milijardi i 270 miliona. Kada su u pitanju bili ostali vanredni prihodi, oni su bili na nivou od sedam milijardi i 115 miliona, završili smo 2018. godinu sa 20 milijardi 803 miliona. Znači, prihodi države su se i te kako višestruko uvećali. Ali, pošto je bilo ovde reči i o subvencijama, samo da nema nedoumica, Srbija nikada nije pravila diskriminaciju između stranih i domaćih investitora i između stranih i domaćih onih koji imaju pravo na subvencije, imaju ih pod istim uslovima. Kada su u pitanju subvencije, 2019. godinu je bilo planirano i potrošeno 17,7 milijardi, 2020. godinu je planirano 13,5 milijardi, dakle, manje para za subvencije. Ono što je bitno i što treba da izađe odavde kao jasna poruka jeste da svi oni koji žele da investiraju u Srbiju, kako god se oni zvali, da li su strani ili domaći imaju iste uslove i iste mogućnosti da apliciraju i, ono što je bitno, oni ne dobijaju pare unapred, već po projektu koji predlažu i koji se usvaja tek kada uspeju da urade onako kao što su i rekli, država subvencioniše i reprogramira nešto i daje povraćaj tih para. Srbija ima višestruko veliku korist, jer ta subvencija se isplati time što dolazi strana direktna investicija izgradnjom fabrika i samim zapošljavanjem koje se opet vraća kroz poreze i doprinose. Da ne bi prošao današnji dan, iako možda ovo nema veze sa ovom temom, danas je Međunarodni dan migranata. Juče je trebalo jedna izjava jednog od vođe opozicija, radi se o Bošku Obradoviću, ali ja kad govorim o njemu, onda bih rekao da onaj s kim si takav si, a s obzirom da nije bilo nikakvih bilo kakvih reakcija od strane njegovih kolega Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, rekao bih da oni isto tako misle. Naime, juče je pokrenuta inicijativa od strane tog opozicionog lidera da se promeni stav Srbije prema migrantima. Danas je Međunarodni dan migranata i ja moram da kažem da Republika Srbija se ne slaže sa takvim fašističkim izjavama i sa takvim zalaganjem upravo tog dela opozicije koji kaže da Srbija treba da podigne zidove, a oni koji uspeju da pređu i uđu u Srbiju, da treba da ih okuje žicama i da ih drži u zarobljeništvu, na neki način, i na kraju da ih protera iz naše zemlje. To sve podseća na neka vremena Drugog svetskog rata, na fašističke ideje koje je imao Hitler i koje država Srbija nikada nije sprovodila, čak naprotiv, Republika Srbija i država Srbija je nastala na antifašističkim temeljima. Uvek se borila za slobodu i ovakve ludačke i šizofrene ideje nikada neće proći. Naše ideje jesu, ono što je rekao i predsednik Aleksandar Vučić jeste da smo mi zemlja slobodnih ljudi, da vrlo dobro znamo kako izgleda kada je neko proteran, kada se nalazi bez svog doma i kako znači i koliko znači onome kad se nađe i u takvim prilikama nama kao pomoć i koji nama pruži ruku. Srbija pruža ruku svima, bez obzira na rasu, boju i veru i tako će biti i dalje. To jeste suština i bit i koren našeg naroda i tako će biti ubuduće i to će biti politika Vlade Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem. Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 20. do 36. tačke dnevnog reda.

Prelazimo na sledeću tačku. Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet sati, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o – PREDLOGU ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu želi reč? Da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Dame i gospodo narodni poslanici, po ovom važećem zakonu, zakonu koji važi već 19 godina, ušao je i u 20. godinu, samo jednom je formiran Nadzorni odbor na početku predizborne kampanje 2000. godine i nikada više. Indolentnost svih ovih režima od 2000. godine na ovamo je prosto neverovatna. Svaki ovaj izborni turnus mogao se proglasiti nelegalnim, nevažećim, protivustavnim, ako nije ispunjena jedna ovako važna zakonska odredba. Evo, ovog puta smo u prilici, dakle, da posle skoro punih 20 godina opet formiramo taj nadzorni odbor. To je dobro, pod uslovom da Nadzorni odbor uradi taj posao kako treba. Prošli put pre 20 godina Nadzorni odbor se susretao sa opstrukcijama dosmanlijske vlasti na svakom koraku. Prosto su ga nipodaštavali, čak nisu često hteli ni da objave njegova saopštenja o uočenim nepravilnostima. Jedan od najvažnijih zadataka Nadzornog odbora je da kontroliše postupanje sredstava javnog obaveštavanja u primeni odredaba ovog zakona, koje se odnose na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista. To stoji u članu 100. izbornog zakona. Šta bi to u praksi značilo? Gde mi imamo najviše problema u predizbornoj kampanji? Kod predstavljanja stranaka u javnim medijima, posebno elektronskim, i to elektronskim medijima sa centralnom frekvencijom, sa nacionalnom frekvencijom. Izgubila se praksa sučeljavanja političkih stranaka. Zapravo, svedena je na minimum. U vreme socijalističkog režima Miloševića, bilo je nekada po 16 tih sučeljavanja stranaka. Zaista su sve stranke mogle da dođu do izražaja i ta sučeljavanja su bila dosta praćena u narodu. Sada je to postalo puka formalnost. Moramo se vratiti na tu staru praksu, sa dovoljnim brojem predstavljanja, u kojima bi se tematski razmatrala osnovna pitanja koja inače potežu sve stranke u kampanji. Zatim, što se tiče predstavljanja političkih stranaka samostalno, na državnoj televiziji smo pred izbore 1990. godine imali po sat i po vremena, tad i nikad više. Onda je to smanjeno na sat, pa na 45 minuta, pa i na 30 minuta. Mislim da smo mi zapravo najdemokratskiju izbornu praksu imali u vreme socijalista. Naravno, i tad je bilo spiskova glasača prikupljenih na lokalnim grobljima i tad je bilo krađe glasova. Bilo je svega onoga što nam se neprekidno ponavlja 30 godina. Ali smo bar ove uslove imali najbolje zadovoljene. Dalje, izveštaji na centralnim dnevnicima polako su pretvarani u puku formalnost. Nekoliko sekundi, desetak, 15, 20, 30 sekundi, a u prvim tim izbornim turnusima, to je bilo minimalno dva minuta po jednom učesniku u predizbornoj kampanji.

Neke stranke koje predstavljaju najsiromašnije društvene slojeve zapravo nemaju ni od koga da skupljaju dobrovoljne priloge. Srpska radikalna stranka je jedna od tih stranaka koje se bore za socijalnu pravdu i usmereni smo na zaštitu interesa najugroženijih društvenih slojeva. Oni su toliko ugroženi da zapravo ne možemo ni očekivati nikakvu pomoć u tom smislu sa njihove strane. Stranke koje zastupaju interese krupnog kapitala, raznih investitora, najlakše dolaze do novca i najlakše dolaze do novca inače vladajuće stranke. Vladajućim strankama trude se svi da udovolje, koji to mogu, a opozicionim strankama malo ko, osim ukoliko su to stranke na jaslama zapadnih ambasada, stranih obaveštajnih službi, raznih tzv. nevladinih organizacija, poput Soroša i sličnih. Zato bi tamo gde se te razlike najviše iskazuju trebali da napravimo i najradikalnije rezove. Na primer u sferi emitovanja televizijskih spotova. Vladajuće stranke su u stanju da preplave sve televizije, da zaguše zapravo, a stranke koje imaju malo novca, koje se ne finansiraju iz inostranstva, niti mogu da mnogo dobrovoljnih priloga prikupe, ograničene su na najmanji mogući broj minuta emitovanja. Zato bi trebalo uraditi jednu od sledeće dve stvari. Potpuno ukinuti propagandne spotove, jer propagandni spotovi nisu oblik predstavlja izbornih programa. Oni su pre svega propagandno sredstvo kojim se i neistinama pokušava uticati na javno mnjenje da bi se privukli glasovi. Ništa se ne bi loše desilo ukoliko se potpuno ukinu ti propagandni spotovi predizborne kampanje. Oni su inače zabranjeni u periodima kada se ne održavaju izbori. Oni su po ovom zakonu dozvoljeni samo u vreme predizborne kampanje. Drugo, da svi elektronski mediji sa nacionalnom frekvencijom svim učesnicima na izborima budu obavezni da pruže određenu minutažu besplatno i mimo toga da se spotovi ne mogu emitovati. To bi onda bilo u pravom smislu reči jednakost političkih subjekata u predizbornoj kampanji. Dakle, da rezultati predizborne kampanje, odnosno rezultati na izborima odgovaraju njihovom kvalitetu, a ne činjenici koliko ko ima para, jer obično je obrnuto proporcionalna vrednost stranaka u odnosu na količinu novca kojim oni raspolažu. Dalje, problema imamo i sa predstavljanjem stranaka u dnevnim i nedeljnim novinama. Trebalo bi, po mom mišljenju, tamo zabraniti negativnu kampanju. Kada se stranke pojavljuju u medijima da iznose pozitivne stvari iz svog programa, onako kako ih oni vide. Ako štampani mediji nastave kampanju protiv pojedinih stranaka, mi vidimo kakva će biti situacija. Režim kontroliše najveći broj štampanih medija, ali neke kontroliše i prozapadna opozicija. Opozicione stranke koje su patriotskog karaktera i ne finansiraju se iz inostranstva, poput SRS, nemaju ni jedan štampani medij pod svojom kontrolom. Imamo jedino svoje sopstvene novine, koje delimo besplatno u situaciji kada možemo uopšte da ih štampamo. Ono što treba još uraditi ovde, a predviđeno je članom 100. zakona, je praćenje predizborne aktivnosti i ukazivanje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka, kandidata i drugih učesnika u izbornom postupku. U skladu s tim, trebalo bi apsolutno zabraniti da jedna stranka prikuplja potpise za drugu stranku. To je veoma učestala praksa. To obično vladajuća stranka, to je bilo i u vreme socijalista. Naša koalicija je mesec dana pred izbore pukla i to je Miloševića politički slomilo, zato što su naši koalicioni partneri nelojalno prema nama, nekorektno forsirali i lažne potpise prikupljali za Radikalnu stranku Srbije npr. Tu je pukla naša koalicija. Umesto da se jedinstveno odupremo prozapadnim partijama, mi smo gubili vreme u sopstvenim sukobima. Znači, to su radili socijalisti, to su radile dosmanlije, to radite i vi naprednjaci. Nađete i na levici i na desnici određen broj stranaka. Vi ste svesni da te stranke ne mogu preći cenzus, retko koja može. Ali, šta postižete time? Te stranke osvoje pola procenta glasova, 1% glasova, to se sve zapravo oduzme od potencijalnih opozicionih glasova, a na kraju kad otpadnu stranke koje nisu osvojile cenzus ovo se deli proporcionalno i najviše pripadne onoj stranci koja ima najveći procenat glasova.

Dalje, prisutno je otimanje glasova opoziciji na samim biračkim mestima. Onaj ko ima najviše kontrolora na biračkim mestima, ko može da te kontrolore drži na uzici, ko može te kontrolore da dodatno i novčano nagradi taj je već pola posla obavio. Imamo problem i sa ovim strankama koje se veštački stave na listu, u pogledu podele budžetskih sredstava. Ako npr. vladajuća stranka pet veštačkih, marginalnih stranaka sa desnice i pet sa levice stavi na biračku listu, prikupi im potpise, onda te stranke bar u prvoj fazi, na početku izbora, učestvuju u podeli budžetskog novca, uzmu taj novac, lepo ga potroše po kafanama. Bio je neki Sakić iz Kruševca, da li se Sakić zvao, koji je formirao Novu radikalnu stranku, pa postavio tamo svoju majku, ženu, sinove, koga sve nije postavio i lepo dobio deo novca od kampanje i s tim se novcem provesele. Niti ih je interesovala kampanja, niti su nešto postizali. Tako je i u ovome slučaj. Ona stranka koja može da skupi 10.000 potpisa samostalno i plati taksu za te potpise može i da očekuje da pređe cenzus od 5% One koje ne mogu same da skupe potpise, nego im neko drugi skuplja, one ne mogu. Zato treba i vaš cilj da bude da se te stranke eliminišu, da im se ne omogući, dakle, da učestvuju u podeli budžetskog novca, jer su samo štetočine. Koriste novac na onaj način koji nije primeren. Većina opština, to imamo na svim lokalnim izborima, mnogo kasni sa uplatom novca iz opštinskog budžeta na osnovu prijavljenih lista za izbore. Nekad se desi da taj novac stigne na stranačke račune kada te račune već ugasimo po sili zakona, jer moramo okončati sve predizborne aktivnosti i podneti izveštaje o utrošenom novcu i onom koji je stigao iz budžeta i onom koji je stranka sama uložila. Neke stranke se dovijaju da potkupljuju glasače podelom životnih namirnica. Već je počela podela paketa. To mogu, naravno, vladajuće stranke, i to radite na dva načina. Imate ogroman novac, pa vam se može. Naravno, taj novac dobijate iz budžeta po broju osvojenih poslaničkih mesta, a sa druge strane mnogi biznismeni se prosto jagme, lakše im je da vam pomognu kampanju svojim proizvodima, onim što trguju, nego da vam daju gotov novac. Onda delite ljudima pakete sa brašnom, uljem, šećerom i ostalim stvarima da biste dobili njihove glasove. Neke stranke, poput ove Rasima Ljajića, su delile jednom smederevce, šporete, frižidere, šta je to bilo, u Aranđelovcu i te su se stvari dešavale. Treba zabraniti da se u kampanji narodu deli bilo šta, osim propagandnog materijala – novina, letaka, nalepnica, knjiga itd. Ovo što ćete pokazati vašu humanost i što možete da prikupite životne namirnice, to pokažite van predizborne kampanje, pa delite sirotinji, delite penzionerima, delite onima koji su na socijalnoj pomoći itd. To je onda pozitivno, to je za pohvalu, ali da to delite u predizbornoj kampanji da biste tako pridobili veći broj glasova, nije korektno i nije demokratski. Neke stranke organizuju i lekarske preglede građana, pa dovode ekipef lekara u pojedina sela, nekad ginekološke preglede, nekad ovakve, nekad onakve, nekad dovedu nadrilekare, ali kao da je dozvoljeno sve samo da se ljudi privuku i obrlate. To nije predizborna kampanja. Ja znam, imamo mi u istoriji sličnih primera. Na primer, neke stranke u Kraljevini Srbiji, delile su seljacima pre izbora jedan opanak, na primer desni, a posle izbora, ako pobede u tom selu, i levi, a ako izgube u tom selu, levi opanak nikad nisu delile. To je naša istorija zabeležila. Ali, moramo to da prekinemo. Moramo da imamo moderan, demokratski i izborni proces. Osnovni problem nakon izbora, kad se konstituiše Narodna skupština, je što stranke koje izlaze u koaliciji teže da formiraju veći broj poslaničkih grupa. To nije korektno, to nije demokratski. Po pravilu, trebalo bi svaka izborna lista da formira svoju poslaničku grupu, jer ta izborna lista je, podrazumeva se, izlazila pod jedinstvenim programom. Ne mogu se sad stranke cepati na četvoro, petoro, da bi se ovde dobili neke privilegije više, kancelarija više, sekretarica više, više onoga, više ovoga. Kad se deli budžetski novac posle izbora, treba da se deli isključivo po broju osvojenih mandata, a ne po tome ko ima poslaničku grupu. Sad dobijaju i poslaničke grupe nešto, jel tako? Dakle, to bi bilo veoma važno, da se zna unapred. Niko vama ne može zabraniti da vi sad pravite koalicije, to je vaša stvar, ali posle izbora da se obavežete da sve te političke stranke koje su u jednoj koaliciji imaju jednu poslaničku grupu i tako da imamo jednostavniju i pregledniju situaciju kad se vode parlamentarne debate.

Vi ste vladajuća stranka. To je sredstvo koje omogućava opoziciji da rešeta Vladu. A do nas to nikad nije došlo i mi smo jednog momenta odlučili da više i ne čekamo to.

Pa, dobro, Marko je bio poslanik u hrvatskom Saboru, on zna sve te anegdote.

To su osnovne negativnosti koje se pojavljuju i koje treba eliminisati. To su osnovni problemi koje treba razrešiti, ako želimo da zaista imamo jednu ozbiljnu političku kampanju. Mora se čuvati, naravno, i moralni integritet ličnosti kandidata, i to predviđa član 100. Zakona. Jednakost kandidata u izlaganju programa mora biti u potpunosti poštovana. Ovaj Nadzorni odbor treba da upozorava na postupke svih stranaka koji nisu saglasni demokratskim principima, a to je upravo mnoštvo ovih postupaka koje sam ja već ovde naveo. Mi bi trebali da postignemo jedan konsenzus, da se ove stvari jednom zauvek eliminišu, da imamo ozbiljnu izbornu kampanju, a onda, kad imamo ozbiljnu izbornu kampanju, onda su i govori ozbiljniji, onda nema zle krvi, nema toliko izliva mržnje i ona je jednostavno i za građane nekako primerenija i građani su više zainteresovani da se odazovu i da učestvuju u izbornoj utakmici. Ako je izborna utakmica seča, ko će kome vrat da polomi, onda, bogami, i građani se ustručavaju. Treba da se isključe te crne limuzine, mahom su crne, džipovi kojim se dovode građani, treba da se isključi fotografisanje glasačkih listića na biračkom mestu, deljenje unapred glasačkih listića sa zaokruženim odgovorom, pa onda očekivanje da taj vrati, onaj što dobije prazan glasački listić na biračkom mestu. Sve mi te finte znamo.

Zahvaljujem. Da li još neko od predstavnika poslaničke grupe ili predsednika želi reč? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, unapred treba da znamo da će posle izbora verovatno vladajuća većina biti optužena za krađu. To je omiljeni običaj u Srbiji, da oni koji izgube izbore obično kažu da su pokradeni. Ja očekujem da Janko Veselinović bude surovo pokraden na izborima i da to, kao što je i navikao već, prikaže. Inače, Janko Veselinović je poznat i kao učesnik izbora u Hrvatskoj. To gospodin Martinović zna. Dakle, on je u vreme dok su vladali ovi žuti žohari, on je birače poreklom iz Hrvatske prevozio autobusima da učestvuju na izborima, posebno lokalnim izborima, u Hrvatskoj. I onda, gle čuda, neposredno pred biračka mesta, u autobus su ulazili njegovi prijatelji iz HDZ i obično se naređivalo Srbima da glasaju za HDZ, da glasaju sami protiv sebe. Dakle, za očekivati je da takva jedna osoba, a ima ih tamo više, on je u odnosu na Boška Ljotića bezazlen slučaj, optuži vladajuću većinu ili onog ko pobedi na izborima. Jer, u izbore svi ulaze sa jedne crte, niko ne ulazi kao vlast. Za očekivati je da Boško Ljotić Žutić optuži one koji su pobedili na izborima da su ga surovo pokrali, te da je on na određen način pobedio na izborima. Posebno je opasno, po meni, pravo koje smo dozvolili, da birač može da pogleda i da izvrši uvid u birački spisak, odnosno da proveri da li je on glasao na tom i tom biračkom mestu.

Dakle, svako od nas može da proveri, ali može i da slaže. Dakle, moguće je da određeni broj opozicionih birača ili birača koji su izgubili izbore dobiju zadatak od nosioca izbornih lista i od svojih izbornih štabova da dođu na biračka mesta, pogledaju, izađu napolje i kažu - oni nisu glasali, ali se neko umesto njih potpisao u birački spisak. To će biti jedna velika opasnost i moja je obaveza da na to upozorim, obzirom da na poslednjim dogovorima u okviru Narodne skupštine, da smo mi skrenuli pažnju na ovu mogućnost i ajde da se nadamo da se neće desiti, ali poznajući ove koji imaju veoma nizak rejting u narodu, nije za ne očekivati da se ne posluže i takvom vrstom dezinformacija, odnosno takvom vrstom laži. Mediji su dobri kada lepo pišu o meni. Onda su nezavisni, dobri, pošteni, objektivni. Ako pišu lepo o meni i o mojoj partiji. Ukoliko mediji štampani i elektronski ne pišu i ne izveštavaju lepo o meni, onda su to profašistički kontrolisani, vladini, ne znam čiji mediji, to zavisi iz ugla koji se posmatra. Ako mislim da nije lepo ono što su napisali o meni, onda to nisu nikakvi mediji, onda su to mediji Vučićevi, ne znam čiji, ali ako pišu lepo kao „Danas“, onda su to mediji koji su nezavisni, slobodni i objektivni, iako to nisu.

Mi građane ne možemo naterati da čitaju „Danas“ Nadam se da to Nadzorni odbor neće ni činiti. Ne možemo ih nikako naterati, pušku da upremo u većinu građana, oni će odbiti da čitaju „Danas“, odbiće da čitaju „Vreme“, odbiće da čitaju „Nedeljnik“, mnogi od njih će odbiti da čitaju „Blic“, mnogi od njih će odbiti da čitaju „ NIN“ Dakle, neće ni pod kojim razlogom građani želeti to da čitaju. Opozicija očekuje, odnosno onaj jedan deo opozicije koji bojkotuje Narodnu skupštinu, a ne bojkotuje platu, oni na određeni način očekuju da mi narod prisilimo da to čita, oni očekuju da prisilimo narod da gledaju „N1“ televiziju, „Nova S“ televiziju, ali pošto to narod ne gleda, pošto to narod ne čita, onda su to objektivni mediji, a oni mediji koji se najviše gledaju, po njima, nisu dovoljno objektivni. Verujem da oni misle da mi treba, na kraju i sam narod, da nateramo da glasa za Boška ljotića žutića, za ekipu okupljenu oko njega, ja to zovem za ekipu okupljenu, za koaliciju okupljenu oko velikog Janka Veselinovića, međutim, to nije moguće. Dakle, sve što smo radili u prethodnom periodu će biti uzaludan posao zato što oni koji uopšte nisu razgovarali ni dogovarali kažu da ti dogovori nisu valjano ispoštovani, iako oni u tim dogovorima sami učestvovali nisu. Mi smo bili protiv toga da strani mediji učestvuju u izbornoj kampanji. Vi svakako znate da je moćna Amerika, SAD, koje da Kolumbo nije otkrio, svet bi bio bogatiji za jedan kontinent manje, ta Amerika se na određen način žalila da su Rusi preko interneta i ne znam kako već, uticali na izbornu kampanju SAD. Mi imamo ovde dve strane televizije koje nisu registrovane u Srbiji. Radi se o medijima koji su fiktivno registrovani u Luksemburgu, koji 24 sata emituju program protiv stranaka koje su patriotski raspoložene, da ne kažem protiv vladajućih stranaka, već protiv stranka koje su na određen način patriotski orjentisane prema državi Srbiji. Dvadeset i četiri sata se emituje program protiv tih stranaka i protiv političara koji te stranke vode. Po meni nije dozvoljeno, i ne bi trebali da dozvolimo, da strane televizije učestvuju u izbornoj kampanji, što propagandnim porukama, što emisijama. Na takav način strane države, a recimo „N1“ se hvali da je vezana sa „Si-En-Enom“, dakle, sa američkim medijem, registrovana u Luksemburgu, navodno program emituje iz Slovenije. Dakle, nije dozvoljeno, niti bi bilo koja država dozvolila da im se neke strane države putem elektronskih medija koji su, gle čuda, poređani na kablovici na program jedan i dva, na takav grub način mešaju u izbornu kampanju i time utiču na izbornu volju birača koji treba da učestvuju na izborima i odluče ko će biti vlast. One koji bojkotuju izbore da upozorim – vlast ne bira samo onaj ko glasa, vlast na određen način bira i onaj ko ne glasa. Dakle, onaj ko ne iskoristi svoje biračko pravo, na nagovor ili samostalno, on je na određeni način učestvovao na raspored političkih stranaka, uticao je na cenzus, uticao je i na raspored unutar političkih snaga izbornih lista koje su prešle taj cenzus i zato je moja preporuka građanima da ipak iskoriste svoje pravo, bez obzira na nagovor ovih stranaka. Nije normalno, to stranke onog dela opozicije treba da znaju, da pustimo strani faktor da se preko televizija registrovanih u inostranstvu, na tako grub način mešaju u naše izbore.

Dakle, ukoliko im odgovara da se slikaju 24 sata na te dve televizije, onda nema nikakvih problema, onda su to objektivne, nezavisne, ne znam kakve televizije, na koje treba da se sve druge televizije ugledaju zato što 24 sata imate Bakića, Teodorovića, Georgijeva, CINS, KRIK, više ne znam kako se sve zovu, navodne agencije za obaveštavanje i informacije, bolje reći za dezinformacije. Dakle, radi se o medijima koji imaju na određen način, ja bih se usudio reći, antidržavnu politiku, koje svoje informacije kreiraju kroz razne portale, kroz nevladine organizacije, posebno tipa udruženja. Ja to često zovem antivladine organizacije, od kojih su neke poput CRTE pokušale da kreiraju izborna pravila, odnosno pred ovu izbornu kampanju. Kako CRTA može da bude objektivna kad je njen predstavnik, glavni čovek jurišao na zgradu Predsedništva zajedno sa Đilasom i Jeremićem i ostalim opozicionim prvacima? Dakle, ne radi se o objektivnim nevladinim organizacijama i njihovim predstavnicima, radi se, pre svega, o drugopozicima, dakle, radi se o rezervnom sastavu biračkog tela DS i njihovih satelita. Mislim da, takođe, treba povesti računa, što smo mi tražili, da je zabranjeno kupovati dugove stranke. Naši mediji naravno neće o tome obaveštavati, posebno ovi koji su naklonjeni opoziciji. Krađa glasova je moguća i posle izbora. Dakle, uglavnom se priča o krađi glasova koja će se možda desiti za glas, dva na nekom biračkom mestu, u nekim izborima koji će se desiti ili koji su se ranije dešavali. Niko ne govori o krađama koje se dešavaju posle izbora. Ja vas pitam, koliko puta je glasove pokrala Marinika Tepić? Koliko puta je ta čestita Marinika pokrala glasove? Ukoliko je neko glasao za izbornu listu Čanak, Čeda, Boris Tadić, taj je glasao da ta izborna lista ima odgovarajući broj mandata. Onda neko sa te liste uzme 15 hiljada glasova i pređe kod Jankovića, od Jankovića pređe kod Živkovića, od Živkovića pređe kod Đilasa i počne da šeta 15 hiljada birača koji nikada nisu glasali za stranku koja nije bila ni registrovana pred izbore 2016. godine, to je stranka Dragana Đilasa. Ta gospođa na određen način ukrala, ne samo ona, već poslanici te poslaničke grupe iz njegove stranke, svako od njih je ukrao 15 hiljada glasova posle izbora. Lepo spakovao 15 hiljada glasova, pa ih prošetao od Čanka, Čede i Borisa do Jankovića, od Jankovića do Živkovića, od Živkovića prema Draganu Đilasu. Mi smo predložili da svako ko želi da promeni stranku posle izbora, da mora da overi kod notara 15 hiljada potpisa birača, koji bi navodno glasali za takvu vrstu prelaska i na takav način legitimišu da i dalje imaju, kod te druge stranke, da imaju 15 hiljada glasova. Ta izborna krađa je veoma ozbiljna, s obzirom da ljudi koji imaju novac mogu da kupe na takav način celu Skupštinu. Dakle, neko dođe u nekom odnosu, recimo, 140 prema 110 narodnih poslanika, neko dođe kupi na takav način 20 Marinika, ili ne znam kako se ti poslanici Đilasove, izgleda da ih je sramota da dođu ovde, ne znam ni kako se svi zovu, uzmu glasove lepo posle izbora, ponesu sa sobom, pređu u drugu stranku i promeni se izborna volja birača. Kažu – mi smo lepo upakovali 300 hiljada glasova, to što ste vi glasali, nebitno je, bitno je da su izbori održani, ali ko je pobedio odlučiće novac, mi ćemo da kupimo 20 narodnih poslanika, formiramo Vladu i na takav način prevarimo sve one koji su na izborima glasali. Dakle, tražili smo i da se ne mogu kupovati dugovi stranke. Već imamo u praksi da su Đilas i ekipa na određeni način kupili DS, jer su kupili dugove stranke. Kupovinom dugova stranke oni postaju nedozvoljeni donatori. Dakle, kada imate predizbore, donacije za izbornu kampanju, te donacije su pod kontrolom Agencije za borbu protiv korupcije i ne mogu preći određenu visinu, ali ukoliko vi potrošite više novca namerno i kupite dugove kao pravno ili fizičko lice posle izbora, vi na određeni način postajete nedozvoljeni donator, a pri tome kupujete politički uticaj na tu stranku, kamaćujete, perete pare i sve ono što se dešava za Dragana Đilasa. Mislim da to treba sprečiti, jel to nanosi štetu ne samo izbornoj volji birača već nanosi štetu političkim procesima u zemlji, jer se uvek mogu naći ljudi koji su bogati, koji mogu finansirati kampanju nedozvoljeno i posle izbora kupiti dugove te stranke i pri tome legalizovati tu svoju donaciju na nedozvoljen način. To je sve ono, otprilike, naravno, i stranke nacionalnih manjina. Vi ćete na narednim izborima imati nekoliko desetina izbornih lista, lažnih nacionalnih manjina poput Đorđeta Vukadinovića, Đorđeta Vlaha, gde će ljudi krasti nacionalni identitet nacionalnih manjina ne bi li se prošvercovali kroz izborni prag. To je veoma opasno zato što se na takav način krađom nacionalnog identiteta nacionalnih manjina sprečavaju nacionalne manjine na određen način da realizuju svoj interes na izborima, da budu predstavljeno. Posebno je to opasno kod malobrojnih nacionalnih manjina, gde oni jedva mogu da osvoje mandat ili dva i te malobrojne nacionalne manjine su najčešće registrovane u registru poput, recimo, vlaške nacionalne manjine. Ona ima, čini mi se, naspram broja stanovnika odnosno pripadnika, ima najveći broj političkih stranaka. Imate, ne znam koliko, ruskih stranaka. Dakle, to je veoma opasno i za nacionalnu manjinu koju oni pokušavaju da predstave na lažan način, jer se obično radi o pripadnicima većine, odnosno o pripadnicima srpskog naroda koji na takav način kao Đorđe Vukadinović krađom nacionalnog identiteta pokušavaju da se domognu Skupštine, što je loše za njih a i za nacionalnu manjinu koju lažno predstavljaju. Bilo kako bilo, mi nismo niti delili nacionalne frekvencije, nismo delili nacionalne frekvencije, nismo mi u RTS-u postavljali urednike i direktore, dakle celo upravljačko rukovodstvo u RTS-u, iz vremena žutih, ovi koji bojkotuju pa im blokiraju RTS. Dakle, to je njihovo rukovodstvo sa kojima je Đilas sklapao poslove. Nismo upadali sa dugim cevima u BK. Nismo mi pritvarali Raju Rodića, vlasnika „Kurira“ i „Glasa javnosti“ Dakle, sve su to radili oni koji se danas žale na medijsku sliku i nemojte biti sigurni posle izbora, bez obzira kakvi su uslovi, da neće govoriti kako izbori nisu bili legalni i legitimni. Ja verujem da svi mi koji smo ovde ćemo izaći pod njihovim uslovima na izbore po ko zna koji put. Oni po svojim uslovima neće izaći bez obzira koliko im mi popuštali i popravljali te njihove uslove. Hvala. Reč ima narodni poslanik Nataša Mihajlović. Izvolite. Dakle, još samo šest dana deli nas od punih 19 godina kako je poslednji put formiran Nadzorni odbor i poslednji put se, otprilike, za jedno šest dana pre 19 godina oglasilo članstvo tog Nadzornog odbora. Formiranje Nadzornog odbora deo je dogovora koji je postignut tokom međustranačkog dijaloga, ne samo sa evroparlamentarcima već i na početku tog samog procesa kada se razgovaralo na Fakultetu političkih nauka. Naime, to je jedna od prvih preporuka koju je ova parlamentarna većina usvojila, a koju je dao civilni sektor. Bez obzira na to što je Nadzorni odbor savetodavnog karaktera, važno je da objasnimo građanima da znaju šta mogu da očekuju od tog tela. Dakle, Nadzorni odbor je savetodavnog karaktera, ali je njegovo uspostavljanje važno upravo zbog onoga što su naglasili i prethodni govornici da bi adekvatno pratili predizborne aktivnosti i nepravilnosti, kontrolisali medije i način na koji informišu građane o izbornoj kampanji. Kontrolišu, dakle, ravnopravne uslove za predstavljanje kandidata i nosilaca lista, štite moralni integritet kandidata i upozoravaju na postupke kojima se ugrožava izborna kampanja. Nadležni odbor nema ovlašćenje da kažnjava i sankcioniše one koji ne poštuju izborna pravila kada su mediji u pitanju, ali zato može da podnese inicijativu za pokretanje postupaka pred državnim organima za učesnike koji pozivaju na nasilje i šire nacionalnu, versku, rasnu, polnu ili bilo koju drugu vrstu diskriminacije. Dakle, kao što rekoh, formiranje Nadzornog odbora, deo je dogovora i jedna od preporuka civilnog sektora koju je parlamentarna većina usvojila još na početku međustranačkih razgovora, zato što smatramo da je važno da se uradi monitoring medija i da se i na taj način utvrdi da li je ravnopravnost učesnika u izbornom procesu bila poštovana. Dozvolite mi sada da, više zbog građana, jer znam da se kolege u parlamentu sećaj tog perioda od pre 19 godina, tačnije tog perioda u kom nismo formirali nadzorni odbor. Treba reći, istini za volju, da je i pre tri godine formiranje Nadzornog odbora tražilo Regulatorno telo za elektronske medije, međutim zainteresovanost da se to telo formira nisu pokazale stranke u parlamentu, naročito stranke opozicije koje su i tada tražile obezbeđivanje fer izbornih uslova, osim jedne, dakle, nije bilo zainteresovanih stranaka da se to telo zaista i formira. Mnogo godina pre toga bilo je zahteva da se Nadzorni odbor formira, ali kao ni pre tri godine nije bilo čak ni trunke spremnosti da se to uradi iako je to obaveza koja proističe iz Zakona o izboru narodnih poslanika. Gospodin Šešelj je to lepo rekao, u članu 100. jasno su predviđene i nadležnosti i svi poslovi kojima se Nadzorni odbor bavi.

Zahtev je tada zakasnio jer je parlament već bio raspušten.

Vlada je najavila da će uraditi svoj deo posla, međutim, od toga posla ništa nije bilo. U to vreme je i Transparentnost Srbija tražilo od Skupštine Srbije da se formira Nadzorni odbor. Transparentnost Srbija je jedana od organizacija civilnog društva koja je aktivno učestvovala u međustranačkom dijalogu i na FPN i uz posredovanje evroparlamentaraca. Dakle, u vreme kada je Transparentnost Srbija tražila od Skupštine Srbije da se formira Nadzorni odbor odgovoreno im je tada od tadašnje vladajuće većine da je doneto mnogo propisa i da imamo i Agenciju za borbu protiv korupcije i da imamo RRA, to je nekada bio naziv za REM, sa nadležnostima koje se već bave pitanjima kojima bi se bavio i Nadzorni odbor, pa tako on nije bio ni formiran. Bilo je raznih drugih još kreativnijih objašnjenja zašto nam nije potreban Nadzorni odbor, ali jedno od suvislih, moram priznati, bilo je objašnjenje da Nadzorni odbor ne može da izriče sankcije i da je njegova uloga savetodavna. To sam već maločas objasnila, ali bez obzira na to, formiranje Nadzornog odbora je zakonska kategorija. Dakle, u skladu sa zakonom da se pred svake izbore formira Nadzorni odbor. I, evo, svidelo se to nekome ili ne, posle 19 godina, ova parlamentarna većina formira Nadzorni odbor baš kao što je ova parlamentarna većina 2014. godine usvojila set medijskih zakona, prvi set medijskih zakona od 2000. godine do danas koji je u potpunosti usklađen sa evropskim standardima. Sećamo se da je i 2007. godine misija OEBS-a, još samo jedno malo podsećanje pošto mi imamo često kratko pamćenje, pa nije loše da se prisetimo koliko nismo vodili računa o poštovanju zakona koje smo sami donosili, dakle, misija OEBS-a je 2007. godine, misija koja se bavila posmatranjem izbora zamerila 2007. godine Republičkoj izbornoj komisiji što nije formiran Nadzorni odbor tokom izbora, naravno čiji je zadatak bio i tada, kao što će biti i sutra da prati predizborne aktivnosti stranaka i medija. U prigovoru koji je tada RIK razmotrio navedeno je bilo da su izbori tada u Srbiji uspešno sprovedeni, ali je jedna od ozbiljnih zamerki OEBS-a bila to što te 2007. godine nije formiran Nadzorni odbor. Prethodni govornici su navodili procentualno zastupljenost političkih stranaka i učesnika u izbornom procesu u pojedinim medijima. Mislim da neću oduzimati dragoceno vreme, ako bude bilo potrebe o tome ću govoriti nešto više u daljem toku rasprave, da vidimo na koji način su mediji, odnosno učesnici u izbornom procesu bili zastupljeni na pojedinim televizijskim stanicama te 2006, 2007, 2008. pa i 2012. godine. To bi trebalo da bude samo jedan mali podsetnik na to koliko će biti važno da Nadzorni odbor i nakon narednih izbora napravi jedan takav monitoring. Socijaldemokratska partija Srbije, naravno podržaće formiranje Nadzornog odbora kao i sve druge aktivnosti koje su rezultat dogovora tokom međustranačkog dijaloga sa evroparlamentarcima, a koje za cilj imaju unapređenje izbornog procesa. Za Socijaldemokratsku partiju Srbije ovo je tek početak tog dugotrajnog procesa koji se neće završiti izborima 2020. godine, već ćemo i dalje raditi na tome da građani Srbije imaju najbolje i najnaprednije izborne uslove, kakvi važe u svim razvijenim zemljama Evrope i sveta. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Evo, danas kada privodimo današnju raspravu kraju, odlučujemo o nekim personalnim rešenjima, o kadrovskim rešenjima koja se konkretno vezuju za Nadzorni odbor koji ima funkciju da vrši nadzor nad radom političkih stranaka, medijskih aktivnosti tokom izborne kampanje. To je u suštini jedna vrsta polako ili postepenog zaokruživanja unapređenja izbornog procesa kroz normativni deo. Ovde imamo jedan apsurd. Apsurd da baš upravo kroz to normiranje mi radimo nešto što su trebali drugi da urade značajno ranije, ali kako to nisu uradili ili su jako loše uradili to čini ova skupštinska većina, odnosno opozicija i skupštinska većina u ovom sazivu. Mi smo danas čuli od dela opozicije određene kritike, ne sve, ali određene kritike koje se poistovećuju sa kritikama koje nam šalju predstavnici Evropske unije i jednog dela opozicije, i to opozicije sa ulice. Ali, ovaj deo opozicije koji se nalazi ovde zajedno sa nama ima pravo da kritikuje, jer učestvuje u raspravama i dijalogu ovde sa nama gde je i mesto za dijalog, za razliku od onog drugog dela opozicije koji poruke šalje sa ulica ili ulice i ne želi da učestvuje u dijalogu o nečemu za šta je najviše odgovoran. Zašto je odgovoran? Odgovoran je zbog toga što su upravo oni, ti kritizeri doneli zakone koje mi danas moramo da ispravljamo, koje mi moramo danas da poboljšavamo po kvalitetu i koje mi moramo danas da unapređujemo kako bi izborni proces u Srbiji bio što kvalitetniji. Za razliku od ostalih, bez obzira sa koje se strane kritike upućuju, SPS smatra da je najbolji mehanizam zaštite od manipulacija u izbornom procesu jedan iskren i jasan odnos prema građanima Republike Srbije i borba za zaštitu njihovih interesa. To je sigurno najbolji mehanizam zaštite od svega onoga što smo čuli kao mogućnost da dođe do zloupotreba u izbornom procesu. Šta to znači? To znači da se program stranaka pred građanima mora predstaviti potpuno jasno i transparentno, da se u tom programu prepoznaje sve ono što podrazumeva interes građana, prevashodno, interes za bolji život, za ono što se smatra elementarnom pristojnošću kada je u pitanju ne samo egzistencija već sve potrebe koje se moraju servisirati prema građanima od strane vlasti. Na taj način će građani imati puno pravo da izvrše izbor između destrukcije i nasilja koji mogu i da vide i prepoznaju na ulicama, u medijskim kućama, ispred Narodne skupštine Republike Srbije, na raznim mestima gde se izvode radovi u korist građana i radi boljeg života građana, a sa druge strane imaju izbor u pravcu nečega što podrazumeva rezultate rada, i ne samo rezultate rada, već nastojanje da se ti rezultati rada još više afirmišu, odnosno poboljšaju i da građani u tim rezultatima rada prepoznaju svoju korist i zadovoljenje svojih potreba. Dakle, građanima Republike Srbije je savršeno jasno da u optiranju između ove dve opcije mogu da se opredele šta je za njih bolje, šta je za njih korisnije i na osnovu čega će moći kada izvrše taj izbor bolje da žive. Mi u Socijalističkoj partiji Srbije smo apsolutno sigurni da će taj izbor biti pravi i Socijalistička partija Srbije se uvek borila za to da taj program koji, prevashodno, neguje borbu za socijalnu pravdu, za socijalnu jednakost pred građanima Republike Srbije, za mogućnost da građani Republike Srbije, ne samo danas već i ubuduće svakim danom, sve bolje i bolje žive i da kroz sve ono što ih očekuje u budućnosti mogu da steknu one uslove koji se inače već odavno afirmišu i koji postoje u razvijenim zemljama EU. Zbog toga i jeste naše opredeljenje da se put ka EU nastavi, odnosno da Srbija nastavi taj put i da taj put u budućem vremenu bude što kraći, odnosno da ga što pre prođemo kako bi postali stalna članica zemalja EU i zajedno delili sve pozitivne vrednosti EU. Na samom kraju želim da istaknem jednu činjenicu koja je po stanovištu nas u poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije nesporna, a to je da danas kada govorimo o rešenjima koja se vezuju za izbor članova Nadzornog odbora, mi smo sigurni da su to dobra rešenja, da se radi o kandidatima koji imaju i lični i stručni i svaki drugi integritet, naravno i autoritet, da će upravo zbog toga što raspolažu sa takvim kapacitetom moći da iznesu teret odgovornosti, za ono što ih očekuje, a to je zadatak nadzornog odbora koji je propisan odlukom o kojoj, takođe, danas raspravljamo S druge strane, ti isti kandidati, koje ćemo podržati, nesumnjivo imaju i obavezu da opravdaju poverenje koje im se ukazuje na taj način što ćemo, siguran sam, kompletna većina u koalicionom kapacitetu vlasti podržati ove kandidate i ukazati im poverenje da posao koji im predstoji mogu što uspešnije da izvrše.

Zahvaljujem.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, bukvalno onog dana kada je bivši režim krenuo sa besmislenim optužbama na račun sopstvene države da nema demokratskih uslova, da nema fer uslova zadržavanje izbora po najvišim standardima, bukvalnog onog dana kada su počeli sa sipanjem besomučnih laži kako već godinama, zamislite, ovde tih uslova nema, navodno, njima je rečeno - lažete samo sami sebe. Dakle, vi nesposobnjakovići, vi štetočine, samo sebe lažete i sebi dajete opravdanje unapred zašto na izbore nećete izaći, jer ste svesni da nikakve podrške nemate. Da tu nikakve suštine nema bilo je potpuno jasno iz našeg odgovora koji je pored iznetih napomena glasio – nema tih izbornih uslova po kojima vi možete da pobedite listu koju predvodi Aleksandar Vučić. To je svima jasno, vama samima najjasnije i zbog toga nema tih izbornih uslova koje mi ne možemo da unapredimo i na sve smo zaista spremni, jer nemamo od čega da strahujemo. Jasno nam je da vas čeka samo težak poraz. To je bila prva razmena reči i mišljenja na ovu temu i pogledajte šta se dešavalo od tada do danas, dame i gospodo narodni poslanici. Slušali smo sve i svašta, i o tome kakvi su uslovi vezano za funkcionersku kampanju i za navodne zloupotrebe javnih resursa i za navodno nepostupanje Agencije za borbu protiv korupcije, Saveta regulatornog tela za elektronske medije. O svemu i svačemu smo slušali, pa između ostalog i ovom Nadzornom odboru za koji smo mi rekli nikakav problem nije. Biće uspostavljen, evo, prvi put u poslednjih 20 godina, da vidite da nemamo od čega da strahujemo, da nemamo od čega da se ustručavamo, zbog čega da se snebivamo ni brinemo. Mi ćemo da uradimo to što vi nikada niste hteli, što nikada na pamet padalo nije. Dame i gospodo narodni poslanici, čulo se danas nekoliko puta, ali da ponovim, Nadzorni odbor o kom su pričali pripadnici bivšeg režima, sve pričajući najnotornije moguće gluposti, budalaštine o izbornim uslovima, nikada im na pamet palo nije da formiraju sami. Imali su koliko prilika? Pa, sigurno nekoliko izbornih ciklusa i sve vreme imali su zakon, taj Nadzorni odbor, ali svaki put trudili su se da smisle odgovarajuće opravdanje zašto neće time da se bave, zašto neće da ga formiraju. Neko bi rekao i možda bi bio u pravu da taj Nadzorni odbor možda nije imao prevelike moći i da je bio formiran svaki put, ne bi mogao da kažnjava, pa je pitanje koliko bi mogao da reguliše odnose tokom izborne kampanje, ali ne može niko da kaže da nisu najbedniji mogući licemeri oni koji ga nijednom nisu formirali, a onda su se našli pametni da nekoliko godina unazad počnu na sva usta da viču - ne može da se održi nijedan izborni ciklus bez Nadzornog odbora, a da bude demokratski. Neće da priznaju, kažu, rezultate tih izbora ako budu održani bez Nadzornog odbora, jer to nije u duhu sa odgovarajućim evropskim standardima. Nijedan jedini put, još jednom, taj odbor formirali nisu. Kako su se odnosili prema tom pitanju, dobro je što smo se podsetili danas. Govorile su o tome neke kolege. Između ostalog, nekoliko godina unazad, bilo je to, čini mi se, 2007. godine, na direktan poziv čuvenog sektora nevladinih organizacija, u vreme kada je DS sa svojim kooperantima, sa svojim zavisnim preduzećima činila većinu, nevladine organizacije obrate se njima sa apelom da se formira Nadzorni odbor i ovi im najzvaničnije moguće kažu - nema nikakve potrebe za tim, jer mi sada imamo Agenciju za borbu protiv korupcije, mi sada imamo RRA i oni se vode najvišim mogućim standardima i oni regulišu ta pitanja, taj Nadzorni odbor je potpuno prevaziđena stvar. To bude, kad beše, gospođo Vacić, 2007. ili 2008. godine. Ne prođe mnogo godina od tada i isti ti počnu da se naveliko okupljaju i kažu… Pročitaću vam šta su govorili 2016. godine: „Zahteva se formiranje Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom, jer je to garancija za obezbeđivanje uslova za poštene izbore“ Godine 2016. uoči tadašnjih parlamentarnih izbora, a iz par razloga je važno da se na te izbore vratimo i da se podsetimo kako su stvari izgledale tada, formiraju oni nekakvu komisiju svojih stranaka, tako su to tada krstili, za obezbeđivanje uslova za poštene izbore i okupe se – Nova stranka, to je Zoran Živković, Demokratska stranka, Pokret za preokret, to vam je Janko Veselinović, gospodine Rističeviću, Zajedno za Srbiju, to je ovaj Zelenović što je opet proglašen krivim od strane suda za utaju sredstava u vrednosti od pet miliona evra, Dušana Petrović Zelenović, tako je, Demokratska Stranka Srbije, Pokret „Dosta je bilo“, Radulović, ne znam da li još uvek mrda, SDA Sandžaka, Dveri, i oni su bili tamo, Nova srpska politička misao, to je Đorđe Vukadinović. Svi su se oni lepo okupili tada zajedno i na svojim kružocima slali saopštenja poput ovoga. Kaže naslov: „Opozicija za izbore traži Nadzorni odbor“ Evo, ovo sad svako može da pronađe od svoje kuće ili sa svog telefona i da vidi da su se svi ovi koje sam pročitao se okupljali tada i pričali – neophodno je da se formira Nadzorni odbor, bez njega nema demokratskih izbor i pride još dodali da pozivaju da se ne koriste državni resursi u predizborne svrhe, pride još dodali da se zalažu za izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i na sve to Đorđe Vukadinović u zaključku kaže – vlasti bi odgovaralo da izađu u susret nekom od ovih zahteva, bar nekom, jer tako bi skinula svaku senku sumnje u moguću neregularnost izbora. E, sada, vidite, ovih dana mi ne samo da završismo posao oko nekoliko od ovih stvari. Ne neke, nego sve ove koje sam pomenuo. Usvojismo ovde izmene i dopune različitih zakona kojima su regulisani i odgovarajuće finansiranje političkih aktivnosti i pitanje korišćenja državnih resursa u predizborne svrhe, a danas se bavimo i nadzornim odborom. Pa, valjda po rečima Đorđa Vukadinovića mi smo otklonili sve sumnje u regularnost izbornog procesa. Naravno, svi znaju u ovoj zemlji da reč tih ljudi ne vredi ništa i da ovo danas oni sami ne priznaju da se ikada desilo, da danas oni uopšte ne drže do ovih stvari koje su izgovorili, jer zašto bi držali danas, kada nisu držali do ovih reči ni mesec dna nakon što su ovo kazali? Mesec dana nakon što su ovo kazali bio je javni poziv da se formira Nadzorni odbor. Još tada za taj izborni ciklus, i hvala onima koji su na to podsetili, predsednica Skupštine Maja Gojković kaže – nema nikakvih problema, želite taj Nadzorni odbor, evo, dajte odmah zvanično šta su vaši predlozi. Jedan tekst koji je izašao malo nakon ovog datuma kaže – do tog datuma niko nije dao svoj predlog. Ovi što su to tražili i na sva usta najavljivali da će dostaviti svoje predloge, čak je i DS najavila da će njihov kandidat biti Vesna Pešić za člana ovog Nadzornog odbora, zapamtite ovo ime, vratićemo se i na njega uskoro, nisu predložili nikog. Kažu neki, bio je posle možda jedan odgovor ukupno, možda dva, od kojih je jedan bio gospodin Marković Palma, koji je u odgovoru, prosto, rekao da nije zainteresovan i to je sve. Ali, to je njihov odnos prema onome što su tražili sami. Što nikada nisu našli za shodno da formiraju u svoje vreme. Pošto tada nisu za to marili, a što bi marili par godina kasnije? Da li je zbog toga izborni ciklus bio nedemokratski? Pa, sudeći po ponašanju tih ljudi, nešto ne bih rekao. Izađoše od ovih pročitanih svi na izbore. Neki su prošli bolje, neki lošije, ali svi izađoše na izbore. Pazite, sada, niko od njih nije imao ni najmanji problem da onog momenta kada je zaključio – aha, eto mene u mandatu, da uzme lepo, prijavi se ovde za poslaničku platu, jer su se gadili izbora bez nadzornog odbora, pričali su da će osetiti tu vrstu gađenja, bogami, prema poslaničkoj plati ne osetiše nikakvo gađenje, kao ni prema mogućnosti da uzimaju novac za naplatu putnih troškova, kao ni prema mogućnosti da brže – bolje uđu u razne skupštinske delegacije, da lepo putuju, kao ni prema mogućnosti da dobiju stan koji se plaća iz budžeta Narodne skupštine, poput Boška Obradovića. Sve su to lepo uzeli i zaboravili na priču o nadzornom odboru i bilo kakvim neregularnostima. Čak i oni koji nisu na tim izborima prošli kako su očekivali, čak i oni su se složili da je tu bilo, pa izgleda, apsolutno sve u najboljem mogućem redu. Borko Stefanović, tada još Borisav Stefanović, toliko je želeo na izbore 2016. godine, da je čovek ime promenio, promenio lične podatke samo da bi na te izbore izašao. (Vojislav Šešelj: I pol promenio.) Šta je još usput promenio ne znam, ali za ovo je utvrđeno da je promenio. Završio je sa 0,94% osvojenih glasova, bio je strašno tužan i deprimiran. Rekao je da se možda više nikad neće podići sa poda kako je težak poraz preživeo, pitanje čak i da li je preživeo, ali njegove reči nakon 2016. godine osvojenih 0,95% glasova, glase ovako – ovi rezultati, misli na rezultate izbora iz 2016. godine, su realnost Srbije. E, danas nam je taj Borko Stefanović, koji je toliko želeo da izađe na te izbore, izašao na njih, ali je toliko želeo da je čak bio spreman i ime da promeni. Drugi čovek u stranci Dragana Đilasa, drugi među najglasnijima koji kažu – nema slobode izbora godinama unazad. Evo, sedam ili osam godina unazad već nema slobodnih izbora. Neko je presaldumio u glavi. On je čovek 2016. godine mislio da su ti izbori ne samo regularni potpuno, nego su i oličenje realnosti Srbije. Danas, kaže 2016. godine ništa valjalo nije. Taj čovek naravno, kao i Dragan Đilas i ostali iz te njegove stranke, ne znam ni kako se to tačno zove, mislim da je kolega Marković to ispravno nazvao strankom „slobode i prade“ Kažu da 2016. godine izbori nisu bili slobodni. Međutim, zbog toga što oni to tako misle ne odriče se niko od ovih poslanika koje su u međuvremenu kupili, ni od plate, ni od putnih troškova, a vala ni od stana koji plaća Skupština. Nešto nisam primetio da je Marinika Tepić iz revolta uzela i pronašla drugi izvor finansiranja. Znam da se predstavlja kao Tepić, ne znam kako je stvarno. U svakom slučaju, što važi za nju isto važi i za Boška Obradovića i njegove Dveri i za ove iz DS i za ovog iz nove srpske političke misli ili ovog „preokrenutog“ Dakle, sve ove što sam pročitao da su zamerali na regularnostima unapred, a zbog nadzornog odbora za sve važi isto. Svi oni su i dalje verni blagajni, i u tom smislu nemaju ništa da kažu kao zamerku na račun regularnosti, ali eto, prosipaju pamet naknadno. I ne bi to bilo toliko tragično da to, dame i gospodo, ne rade i danas. Dakle, danas, 2019. godina, popeše se na glavu i Bogu i narodu pričom o nekih svojih šest zahteva i 42 preporuke koje pošto-poto moraju da budu ispunjene, inače bez toga izbori ne vrede pet para. I, kad uzmete da pogledate šta su ti njihovi zahtevi na strani 4. pod naslovom „Nadzorni odbor“ oni traže, pazite sada, oni traže formiranje Nadzornog odbora, kao van upravnog tela za nadzor i ponašanje itd, prema odredbama Zakona o izboru narodnih poslanika. Dakle, opet traže Nadzorni odbor i opet kažu - bez tog Nadzornog odbora nema demokratije i fer izbora. I šta se dešava? Evo, nas na sednici na kojoj mi odlučujemo o tome ko će biti članovi Nadzornog odbora. Ne samo da smo bili ozbiljni kad smo rekli nikakav problem sa tim nemamo. Započećemo proceduru, biće svako u prilici da da predlog, izabraće Narodna skupština te ljude na vreme. Čak smo i rekli, ako vas zanima kada, pre Nove godine, 19. decembar, gospodine Atlagiću, Gospodnje 2019. godine, opet je dan pre Nikoljdana, dakle, dovoljno pre Nove godine. I, kao što vidite sve se dešava baš kao što smo mi rekli, a oni nisu se udostojili čak ni svoj predlog da pošalju. Dakle, ne samo da ih nema ovde, ne samo da jednu jedinu reč neće reći na temu Nadzornog odbora, a bio im je jedan od najvažnijih uslova na papiru barem, nego ni predlog čestiti poslali nisu. Pa, to je svima više nego jasno. Još jednom za one koji nisu razumeli, njima njihove vlastite reči ništa ne vrede, to pet para ne vredi. Ako nisu značile u momentu kad ih izgovaraju ili kada ih zapišu, a što bi im značile nešto danas? Od svega ovoga što oni strpaše na ove papire, jedino što je zaista važno, to je on što se, dame i gospodo, nalazi među njihovim zahtevima pod rednim brojem jedan. Dakle, tu je suština stvari, a ovo sve ostalo, pusta dekoracija da bude više strana. Njihov zahtev pod rednim brojem jedan, dakle prioritetni zahtev je da se obaveže predsednik Republike, Aleksandar Vučić, da ne učestvuje u izbornoj kampanji na strani bilo koje izborne liste, da ne učestvuje na izborima. To je među zahtevima. Među preporukama pod rednim brojem jedan, dakle najvažnija od svih preporuka, da vidimo šta je tu. Neverovatno, ista stvar. Predsednik Republike da ne učestvuje ni na koji način u izbornoj kampanji na strani bilo koje izborne liste. Prioritet nad svim prioritetima i među zahtevima i među preporukama i među čemu god hoćete. To je on što njih zanima, a ovo da li će biti Nadzornog odbora ili neće, to je samo jedan dodatni pokazatelj kakvi su licemeri i lažovi u pitanju. Dosađivali nam 2016. godine, ni predlog dali nisu. Dosađuju nam danas opet, ni predlog dali nisu. Naravno da njih ništa od toga ne zanima, a lepo smo im rekli, videćete vi, napravićemo mi taj Nadzorni odbor pa ćemo da kažemo i to ćemo sa pravom da kažemo, da smo prvi koji su to uradili u 20 godina unazad, pa ćemo da vidimo kada ćete sledeći put da se nađete pametni da pričate o tom Nadzornom odboru ponovo. Dakle, dostavio Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, utvrdio je predlog baš onako kako zakon predviđa. Deset članova nadzornog odbora, od čega pet predlaže Vlada, pet predlažu poslaničke grupe. Da čuju ljudi i da razumeju, od ovih pet što dolaze na predlog narodnih predstavnika u ovoj skupštini imena su redom: Svetislav Goncić, dr Nikola Žutić, Branislav Klansček, Dragan Varagić, Ivana Radovanović. Prvo ime i peto ime dolaze na predlog poslaničkih grupa koje čine parlamentarnu većinu. Dakle, dva od pet predloga, a tri od pet dolaze na predloge različitih opozicionih stranaka. Da se zna, tri od pet predloga koje dolaze iz Narodne skupštine direktno jesu predlozi opozicionih stranaka. Tek koliko da se vidi koliko ovde ima ili nema demokratije, koliko ima ili nema uvažavanja različitih poslaničkih grupa i različitih politika, odnosno predstavnika tih politika. Koliko ovde ima ili nema za nas razloga da oko bilo čega brinemo. Mi naravno znamo da je izborni proces u ovoj zemlji po najboljim mogućim standardima, da je sto, ako ne i 500 puta bolji nego onaj što je bio kada su ga organizovali kojekakvi Đilasi, Tadići, Jeremići i ovi njihovi prateći „boškići“, ali da možemo da ga napravimo još boljim, što znači preciznijim, konkretnijim, transparentnijim, ako treba i bolje kontrolisanim, pa da sutra možemo da kažemo – vidite, obezbedili smo izborne uslove kakve u ovoj zemlji nikada niko nije hteo da pruži, nikada niko. Kad to budemo govorili sutra, svi znaju u ovoj zemlji, govorićemo sa punim pravom jer će to biti istina. Kako odgovaraju ovi koji su sve ovo lepo tako tražili, a u stvari samo zamajavali što narod Srbije, a pre svega sami sebe, ljuti što je to tako, ljuti što smo pokazali da ih se ne plašimo ni najmanje i da smo spremni da ih do nogu porazimo i na proleće naredne godine? Neće više da čuju ne samo za nas i ne samo za Narodnu skupštinu, sa izuzetkom skupštinske blagajne, naravno, nego neće više da čuju ni za bilo kakav dijalog, pa ni za one posrednike u tom dijalogu koji dolaze iz Evropskog parlamenta. Vesna Pešić, nesuđeni kandidat DS za člana Nadzornog odbora danas kaže, ljuta zbog razvoja događaja: „Nećemo da nam više posreduju“, da prostite, to su njene reči, nisu moje: „govna iz EU“

Dame i gospodo narodni poslanici, i vi građani Srbije koji ovo gledate, da sumiramo, Narodna skupština će se izjasniti o ovim predlozima. Narodna skupština će formirati svoj Nadzorni odbor i ispunićemo time još jedan od uslova koje smo dogovorili mi, dakle politički akteri u ovoj zemlji, u neposrednom dijalogu. Time ćemo obezbediti dodatan dobar razlog da se kaže – ovi su izbori jasniji, čistiji i transparentniji, pa ako hoćete i slobodniji nego ikada ranije. Srpska napredna stranka, koja sprovodi politiku Aleksandra Vučića, zbog te politike, zbog njenih rezultata, zbog uspeha koji su već napravljeni, ali zbog jasnog, preciznog plana da radi dalje, da se nikada ne zadovoljava onim što je postignuto, nego da razmišlja kako da napravi još više i još bolje, nada se da će ponovo zavredeti poverenje građana ove zemlje. A, notorni lažovi, a ogrezli u kriminal i lopovluk, poput Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, ovih njihovih pratećih Boškića, Borkića i ostalih, oni sami najbolje znaju da jedan jedini čestiti glas na izborima dobili ne bi, kao što ga dobiti neće. Tako da je za njih izaći na izbore ili ne izaći jedno te isto. Možda za neke od njih koji će zbog toga i definitivno finansijski propasti nije, ali to su problemi sa kojima će oni morati da žive. Oni su izabrali da im gazda bude Đilas, pa neka razmišljaju o posledicama toga. Mi smo izabrali da nam najvažnija na svetu bude Srbija i sve ono što radimo i što ćemo raditi, biće rukovođeno upravo tim, a narod to zna da ceni. Narod je mnogo pametniji nego što ovi tajkuni misle. Zahvaljujem. Još jednom pitam da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Ako ne, prelazimo po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč.

Dakle, kao što su kolege već i navele, predloženi članovi Nadzornog odbora verujem da će sa punim kredibilitetom i profesionalnim iskustvom znalački obavljati povereni posao, nema sumnje da će poštovati i ona pravila koja budu sami utvrdili, a koja će se ticati njihovog neposrednog angažovanja u nadziranju političkih učesnika u izbornom procesu i medija koji izveštavaju i koji su naravno dužni da obezbede ravnopravno i ravnomerno prisustvo svih učesnika u izbornom procesu, kako bi političke stranke koje uzmu učešća u izborima mogle na adekvatan i blagovremen način da predstave svoje političke izborne programe. Nadzorni odbor ima 10 članova, da još jednom to ponovimo, od kojih polovinu članova imenuje Narodna skupština na predlog Vlade, a polovinu na predlog poslaničkih grupa. Već smo čuli da tri od pet čine predstavnici stranaka opozicije u parlamentu, one opozicije koja aktivno učestvuje, naravno, u radu Skupštine. Važno je da kažemo da su svi predloženi kandidati istaknuti javni radnici, da nisu članovi organa političkih stranaka i da je u tom smislu apsolutno poštovan zakon, odnosno uslovi pod kojima se biraju i predlažu kandidati za Nadzorni odbor. Ponoviću još jednom da je formiranje Nadzornog odbora deo dogovora međustranačkog dijaloga, još na samom početku dok se razgovaralo na Fakultetu političkih nauka, da je to bila jedna od preporuka civilnog sektora, da je dobro što pred ove predstojeće izbore mi formiramo Nadzorni odbor, da naravno nije dobro što 19 godina to telo nije formirano, uprkos tome što je to zakonska obaveza. Ali ja bih još samo dodala da ohrabruje to što je formiranje Nadzornog odbora samo još jedan rezultat implementacije svega onoga što je dogovoreno tokom međustranačkog dijaloga, ponavljam još jednom, ne samo posredstvom i posredovanjem evroparlamentaraca, već i dogovora koji su stranke postigle tokom razgovora na FPN tokom leta. Ostalo je još nešto da se uradi, jako malo toga, kako bi izborni proces bio unapređen u potpunosti u skladu sa svim preporukama političkih činilaca, odnosno relevantnih političkih stranaka koje su učestvovale u razgovorima, ali i onoga što su bile preporuke civilnog sektora. Do kraja godine mi ćemo imenovati i nedostajuće članove REM-a, i to imenovanjem tri plus dva. Danas je taj rok produžen, 23. ćemo imati kompletnu dokumentaciju onih koji su do roka, odnosno do 12. decembra predali svoje kandidature. Potom, do raspisivanja izbora, REM će doneti i preporuke za javne medijske servise i pravilnik o ponašanju komercijalnih emitera. Usvojili smo izuzetno važne antikorupcijske zakone prošle nedelje, kojima se takođe unapređuju izborni uslovi. Ostaje da se krene i u sprovođenje tih usvojenih zakona. I ovim formiranjem Nadzornog odbora, mi praktično ispunjavamo sve ono što je dogovoreno i što je ova parlamentarna većina preuzela na sebe u smislu odgovornosti, da uradi do raspisivanja izbora, a potom, naravno, i tokom trajanja izborne kampanje. Veliko je zadovoljstvo i ohrabrenje što se pokazalo da ova parlamentarna većina ima odgovornost da se suoči sa problemima, da pruži ruku i pristupi razgovorima koji nisu bili laki i jednostavni, ali smatramo da su razgovori i dijalog jedini način da se postigne kompromis i da se nađu rešenja za sve one probleme koji tište političke partije koje žele da učestvuju u izbornom procesu. Bez svake sumnje, nema dileme da je parlamentarna većina to tokom međustranačkog dijaloga pokazala, ali ne samo i tokom razgovora, već i odgovornim radom u parlamentu, preuzimanjem odgovornosti da se na vreme i u skladu sa dogovorom usvoje sve moguće izmene i dopune zakona, formiraju odbori, imenuju nedostajući članovi Saveta za elektronske medije itd. Nije to mala stvar. Mislim da i građani mogu da budu zadovoljni zbog odgovornosti koju, ponavljam još jednom, neko mora da preduzme i da razgovara i razgovorom i kompromisom proba da dođe do rešenja za neke od problema. Ostaje mi samo još jednom da ponovim da će poslanička grupa SDPS u danu za glasanje, naravno, podržati formiranje Nadzornog odbora i sve njegove kandidate, u veri da će oni zaista profesionalno i kredibilno obavljati taj posao. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, da je danas 3. ili 6. jun 2016. godine, onda bi ova rasprava, kako kolege iz vladajuće koalicije ovde govore, imala smisla. To je bio dan kada je konstituisan ovaj saziv Narodne skupštine i toga dana je trebalo da se konstituiše i Nadzorni odbor za ovaj saziv. I tako je to trebalo svaki saziv Narodne skupštine od 2000. godine, od kad Nadzorni odbor postoji kao obaveza u Zakonu o izboru narodnih poslanika. Čuli smo da se, nažalost, to do sada nije dešavalo, odnosno jedanput smo samo imali Nadzorni odbor i evo sada ćemo za ove izbori imati još jedanput. Sada tu ima dosta problema i oko funkcionisanja Nadzornog odbora, pa pre svega oko Agencije za borbu protiv korupcije i njenih nadležnosti, jer se, na kraju, postavlja pitanje – kakva će biti odgovornost za sve one koji budu kršili član 100. iz Zakona o izboru narodnih poslanika koji reguliše šta sve Nadzorni odbor treba da radi? Što bi se reklo, šta je tu je, dobro je i krajnje je vreme da se formira ovaj Nadzorni odbor. Rekoh, da smo to radili pre četiri godine, onda bismo sigurno govorili o kandidatima, a sada moramo malo više da se posvetimo ovom opštem delu i činjenici pod kojim okolnostima je došlo do formiranja, odnosno će doći do formiranja ovog Nadzornog odbora.

On je završio filozofski fakultet, doktor je nauka, objavio je oko 35 monografija, studija, zbirki dokumenata, udžbenik iz istorije za završne razrede gimnazije i oko 150 članaka, priloga, rasprava, veliki broj knjiga. Radio je kao profesor docent za političku istoriju Srba na Pravnom fakultetu Univerziteta „Nikola Tesla“ u Kninu, radio je u Institutu za savremenu istoriju u zvanju naučnog savetnika. Dakle, čovek koji ima i formalno obrazovanje i sve karakteristike, a moralno je apsolutno čovek kome se može poveriti svaka ozbiljna državna funkcija. Mi smo ovde čuli malopre od kolega, pominje se i pominjala se Marinika Čobanu kao neko ko šeta sa mandatom od jedne do druge poslaničke grupe, ja bih dodala i Sandu Rašković Ivić. Nisu one jedine, ali zaista su one valjda one primer nemorala kada je u pitanju Narodna skupština i narodni poslanik koji može, kao pod mišku, da stavi mandat i da ga šeta od jedne do druge stranke. Vi to lepo primećujete, ali mi postavljamo pitanje – zašto nećete da prihvatite naš predlog da se izmeni taj Zakon o izboru narodnih poslanika u tom delu, da se odredba iz Ustava Republike Srbije, koja garantuje da narodni poslanik ima slobodu da mandat stavi na raspolaganje stranci sa čije liste je izabran, vrati ponovo u zakon?

Tada su apsolutno sve parlamentarne stranke glasale za ovaj predlog zakona i bio je to dobar predlog zakona, ali je u međuvremenu pretrpeo nekoliko izmena. Dve su posebno loše i zbog te dve izmene ovaj zakon je poprilično izgubio na svojim demokratskim principima koje je imao od samog početka. Jedna izmena je upravo ta gde je tada DS, preko Ustavnog suda, uspela da završi da mandat pripada poslaniku, što je, naravno, apsolutno suprotno Ustavu Republike Srbije i što može da se ispravi i sada. Ponavljam, samo da se u izmenjeni zakon doda stav iz člana Ustava koji govori o tome da poslanik može da ima slobodu da svoj mandat stavi na raspolaganje političkoj partije sa čije liste je izabran. Druga izmena koja je takođe loša, jeste ta, kada su predložili i usvojili, da se poslanici, nakon izbora, biraju sa liste stranaka koje pređu cenzus i to redosledom na kojem su na toj listi bili pre izbora. To je jako loše. Znate, to je demotivisanje ljudi koji rade kampanju. Vi imate jedan deo ljudi koji su i, logično da većina stranaka svoje stranačko rukovodstvo stavlja na početak izborne liste, jer je upravo rukovodstvo to koje će najbolje predstaviti svaki stranački program, onda ljudi koji možda mnogo dobro rade u kampanji, koji su negde u drugom, trećem delu liste kandidati, oni ne mogu postati narodni poslanici iako njihova stranka procenjuje da su odlično radili, da recimo stranka ima 15% prosek osvojenih glasova, a u jednoj opštini ima 26. Valjda u toj opštini ima određenog uticaja i onoga ko je postigao toliko veći rezultat, bio je vredniji, bio je agilniji u predstavljanju stranačkog programa, ali stranka ne može da ga nagradi da bude narodni poslanik zato što mora da se poštuje unapred neka utvrđena lista. Od oktobra prošle godine vam to nudimo svaki put kada nam to Poslovnik dozvoljava. Nije dobro što se vi danas hvalite kako ćemo konačno imati Nadzorni odbor, a ovi pre ga nisu imali itd. Niste ga ni vi imali, gospodo, i ne biste ga imali ni sada da vam nije bilo onog Nacionalnog konventa za EU, da vas nisu postrojili, da nisu od vas to tražili razni koji su se ovde švrćkali, ti istrošeni evropski komesari, i vi onda slušate ono što vam oni kažu. Oni su rekli da mora Nadzorni odbor i vi ste prihvatili. Mi nemamo ništa protiv što se bira Nadzorni odbor. Predložili smo svog kandidata, glasaćemo. Kolega, nije ništa smešno, tužno je. Tužno je da vi sami ne znate šta je pisalo u članu 100. Zakona o izboru narodnih poslanika. Kada vam dođe ona Fajon ili, ne znam, onaj Flankenštajn, ko god, i kaže – hajde brže za sto, donosite, usvajajte odluku da formirate Nadzorni odbor, vi se onda setite i prihvatate. To je ono što nije dobro. Nije dobro da ste unutrašnje političke probleme u Srbiji izmestili iz Narodne skupštine. Vidite kako je lepo kada o Nadzornom odboru pričamo ovde. Ovde je mesto da se priča i o Nadzornom odboru, i za neki dan o REM-u, i o Agenciji za borbu protiv korupcije itd, ali ne da se radi po nalogu EU, nego da mi sami, kao narodni poslanici, procenjujemo šta je od interesa za politički život u Srbiji, šta je od interesa za razvoj demokratije u našoj državi, za razvoj parlamentarne demokratije, da ovde otvaramo raspravu i da nakon rasprave odlučujemo. Hvala.